Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem se nepřihlásil s přednostním právem, protože nevystupuji jménem poslaneckého klubu TOP 09, vystupuji výlučně se svým vlastním postojem. Pokud byste se podívali do hlasovací listiny, když jsme projednávali zřízení této komise, zjistili byste, že jsem byl jediným poslancem, který hlasoval proti. Ostatní byli pro nebo se zdrželi. Já jsem hlasoval proti, protože jsem byl a dodnes jsem přesvědčen, že nebyly naplněny okolnosti, pro které Poslanecká sněmovna zřizuje vyšetřovací komisi. Poslanecká sněmovna zřizuje vyšetřovací komisi ve veřejném zájmu v okamžiku, kdy má nějaký důvod se domnívat, že standardní instituce, které mají šetření na starosti, mohou být pod politickým vlivem nebo mají nějaký důvod nekonat standardně, a pak tedy nastupuje Poslanecká sněmovna, aby uplatnila svoji kontrolní roli institucí, která se jmenuje vyšetřovací komise.

Mám pocit, že to vyšetřování probíhalo standardním způsobem, a pokud věříme svým institucím, neměli jsme důvod zřídit vyšetřovací komisi.

Poslanecká sněmovna zřídila vyšetřovací komisi a já jsem se obával, že mnohem více než ke skutečnému vyšetření povede k účelovému pranýřování některých osob, a bohužel ten výsledek má očekávání nejenom naplnil, ale dokonce překročil.

Jsem si tím naprosto jist a mám od řady expertů tento názor mnohokrát potvrzený.

To jsou ti zločinci.

Protože ti všichni ostatní, kteří jsou živí, mohou udělat tiskové konference, mohou argumentovat, mohou se bránit, koneckonců mohou třeba pasivně čekat, že orgány činné v trestním řízení provedou to, co předpokládám, že provedou, že prostě prošetří to, co jste jim předali, zjistí, že pro to nejsou relevantní argumenty, a případy odloží a všichni ti živí budou očištěni. Ti mrtví ne.

Kdyby všechno ostatní v té zprávě bylo takové, že bych s tím mohl souhlasit, jako že není, tak tahle jediná věta mi zabraňuje udělat cokoliv, abych se s tou zprávou ztotožnil, nebo snad vyjádřil, nebo snad udělal cokoliv, co by vypadalo jako její podpora. Já se výrazně ohrazuji, a jsem si vědom, že budu asi v menšině, ale výrazně se ohrazuji proti stylu, kterým tahle komise pracovala.

A kdybych se proti tomu neohradil, kdybych proti tomu nehlasoval, tak bych se cítil tak trochu jako srab a tak trochu jako prase!